Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne ještě jednou, dámy a pánové, vážená paní senátorko, pane ministře.

Mě to mrzí velice.

Senát těsně, a to o jeden hlas, to už zde bylo řečeno, zamítl tuto novelu o vzdělávání lékařů, kterou naprosto zásadně potřebujeme. To, co říká pan poslanec Hovorka, že jej nemůžeme zakonzervovat na dobu čtyř let... To je naprosto zásadní zákon, který lékaři očekávají. On měl totiž stabilizovat celý systém, vzdělávání zjednodušit a zkvalitnit. Novela napřed šla do ústavněprávního výboru Senátu a tam bylo rozhodnuto během deseti minut.

Pokud dobře víme, věnovali jsme se tomu pečlivě.

Proto tedy skupina poslanců ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, s komisí, která funguje na Ministerstvu zdravotnictví, navrhla nový komplexní návrh a ten předložila zdravotnímu výboru Sněmovny k posouzení.

Ano, můžete říct taky jsem lékař, proč jsem s tím něco neudělal. Je to chyba. Stalo se. Taky jsem nechodil na schůze lékařské komory, bohužel.

Pak tento návrh šel ale ještě do výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Tam se projednával tři hodiny. Myslím si, že debata byla konstruktivní.

Naprostý nesmysl. Nicméně komora na tom trvala, a když to tak nebude, tak dostala hysterický záchvat. Zdravotní výbor postoupil návrh, jak jsem říkal, na plénum a tam probíhala diskuse.

Hodiny a hodiny jsme se tomu věnovali.

Tak to nepovažuji za málo prodiskutované.

Takže zase, zásah lékařské komory naprosto zásadní zřejmě v tom rozhodnutí Senátu. Lékařská komora tvrdila a tvrdí, že zákon je nepotřebný, protože nesnižuje přebujelý počet oborů.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně má 130 oborů, my jich teď máme 43, těch základních.